A je možno tedy konstatovat velmi jednoznačně, že se zasloužil o rozvoj včelařství v České republice nejen jako věcně, ale také v oblasti mezinárodní. Já ho znám osobně řadu let. A prosím tedy o to, aby tento návrh byl podpořen. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Co je to absurdní? Někdo podává žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To já chápu.

A domnívám se, že bychom jako Sněmovna neměli tohoto kandidáta podpořit. Pan poslanec Janulík se hlásí. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Tak doufám, že já nebudu navrhovat nikoho tak kontroverzního.

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl také rozšířit tu původní navrhovanou skupinu.

Tří králů byla kompletní i v tomto návrhu.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se i já připojil k rozšíření seznamu návrhů pro pana prezidenta na medaili, v prvé řadě na medaili Za zásluhy v oblasti bezpečnosti občanů, o pana Tana Trinha.

Je místopředsedou tohoto sdružení.

A myslím si, že toto ocenění si zaslouží, proto jsem si taky osvojil tento návrh. Druhým návrhem, který bych rád přednesl, je návrh na medaili Za zásluhy v oblasti obrany. A tento návrh podávám na armádního generála Miroslava Vacka.

Pan poslanec Radim Fiala. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji.

Je to na základě osobní žádosti navrhovaného. Pak tady mám nějakou sadu technických oprav, na které jsem byl upozorněn.